Samozřejmě tento postup byl konzultován jak s Ministerstvem zdravotnictví, tak s Ministerstvem životního prostředí.

Monitoring byl dokončen u 92 šetření, kalamitní výskyt byl potvrzen v rámci 90 šetření, což představuje výměru 24, necelých 25 tisíc hektarů.

A v těchto místech také náleží zemědělcům kompenzace. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já si vám dovolím poděkovat za pozornost. Chci poděkovat za spolupráci a jsem vám plně k dispozici.

Děkuji za slovo, pane předsedající. I já děkuji panu ministrovi za velmi obsáhlý a podrobný výklad té problematiky včetně řešení. Máme připravená různá řešení, různé návrhy usnesení.

Děkuji. Zároveň se do té rozpravy jako první s přednostním právem hlásím. Ano, já dodám, že zároveň máte zájem být zpravodajem. Takže tady to mám poznamenáno. Mezitím přečtu omluvy.

Takže já vás požádám, abyste vystoupil za navrhovatele. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já chci poděkovat Poslanecké sněmovně a pánům ministrům za to, že máme tento bod na jednání pléna, neboť ta situace je vážná. Ti z vás, kteří pocházejí z regionů nejvíce postižených škůdci, a teď nemyslím jenom kůrovce, mi můžete potvrdit, že ten pohled na krajinu je tristní a že my se tím zabývat zcela určitě máme. V minulosti byl pro každého hospodáře a vlastníka lesa les jakousi bankou, plnil nejenom funkce pohledu životního prostředí a pohledu údržby krajiny, ale zejména i ty funkce ekonomické. V podstatě každý vlastník lesa v minulosti měl jakousi banku, finanční zdroj, kterým mohl financovat v okamžiku, kdy peníze došly, tak případným prodejem dřeva mohl dofinancovávat své hospodářské ekonomické potřeby. Dnes vlastnit les je v podstatě za trest. Protože ta situace je opravdu, řeknu, téměř katastrofální a pravděpodobně bude ještě mnohem hůř.

To si myslím, že se relativně daří, byť to není jednoduché, když navíc musíme počítat s tím, že toto množství práce tady bude na relativně krátkou dobu, že to bude na tři až pět let tedy, předpokládáme.

A že přijdou i časy z pohledu potřeby dřeva, které budou mnohonásobně složitější.

Tahle doba je zjevně pryč.